Bohužel Česká republika je jedním z posledních států, který neumožňuje svým občanům korespondenční volbu. Mně přijde, že jsou tím takto naši občané oproti občanům jiných evropských států diskriminováni ve svém volebním právu, takže mám připravené nějaké pozměňující návrhy v této věci.

Potom se těším na další setkání, protože samozřejmě ve druhém čtení bychom načítali pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Stahujete, dobře. Do obecné rozpravy nyní požádám o vystoupení pana poslance Dominika Feriho a připraví se paní poslankyně Pekarová.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To už je passé, přesně tak, to znamená, potvrzuji veto a chceme to projednat standardním způsobem. Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Pekarovou, zatím jako poslední v pořadí. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlavní a vlastně i jedinou změnou předkládaného návrhu zákona je výslovné zavedení do českého právního řádu skutkové podstaty přestupku spočívajícího v hlasování v jedněch volbách do Evropského parlamentu více než jednou. Za tento přestupek lze udělit pokutu od pěti do deseti tisíc korun. Návrh zákona je implementací rozhodnutí Rady, která měla být zajištěna do květnových voleb do Evropského parlamentu.

Veto už tady bylo zmíněno. Myslím si, že je možné tím pádem ten návrh následně projednat tak, abychom k němu mohli podávat pozměňovací návrhy. Rozhodnutí Rady totiž upravuje celkem osm článků, přičemž tato novela implementuje pouze jeden z nich. Další dva články není podle předkladatele nutno do českého právního řádu implementovat, další dva články jsou v současné době již aplikovány a implementaci tří článků chce předkladatel nechat dle svých slov na budoucím politickém rozhodnutí. To se týká i článku 4a, který umožňuje členským státům zavést pro volby do Evropského parlamentu korespondenční hlasování. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že zavedení alternativních forem hlasování v České republice musí být podrobeno diskusi. Domnívám se proto, že by zde tato otázka neměla zapadnout.

Návrh zákona jsme tedy dopracovali, zapracovali jsme připomínky a dnes jsme už oznámili, že jej budeme opětovně předkládat. Pokud jde o korespondenční volby do Evropského parlamentu, domnívám se, že tato změna náleží právě do předkládané novely. Pokud implementujeme rozhodnutí Rady a netlačí nás nyní již termíny, pojďme ji implementovat vyčerpávajícím způsobem a nechoďme cestou salámové metody. Proto tedy společně, jak už tady zaznělo od pana místopředsedy Pikala, předložíme k této novele pozměňovací návrh, který právě korespondenční volbu pro evropské volby zavede.

79 % by to umožnilo těm, kteří jsou v zahraničí na přechodnou dobu. Je tady velká podpora veřejnosti, a přesto volební právo, které je obecně jedním ze základních práv a je zakotveno právními předpisy nejvyšší síly, a to jak Ústavou České republiky, tak i Listinou základních práv a svobod, a je chápáno jako individuální, kdy každý má mít možnost se rozhodnout, zda se voleb zúčastní, stát je garantem a nástrojem ochrany výkonu tohoto práva a součástí volebního zákona, který by takovéto principy splňoval, by tedy měla být konstrukce, která umožňuje skutečně se voleb účastnit, nevytvářet procesní a územní bariéry pro jeho uplatnění, ale přesto tady tyto bariéry existují. Pro české občany žijící v zahraničí, kteří se chtějí voleb účastnit, existuje finanční, územní, ale i časová bariéra.

Děkuji za pozornost. Já přečtu omluvu.

Tak prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl předně poděkovat panu ministrovi Hamáčkovi za to, že jsme se tehdy v únoru, nebo kdy se to projednávalo, dohodli na nějakém konsenzuálním řešení, aby se neměnila pravidla pro volby krátce před volbami. Za to jsem chtěl poděkovat.

Velmi bych se přimlouval za to, abychom v evropských volbách umožnili lidem, co jsou v zahraničí, ať už krátkodobě, nebo dlouhodobě, účastnit se voleb. Do obecné rozpravy pan ministr Hamáček. Prosím.